Dnes je již pravděpodobné, že může dojít k vyčerpání rezerv. Podle odborníků jsou v současnosti ohroženy tři zdravotní pojišťovny.

Naopak se budou muset v nastupujících podmínkách snažit o co největší úspory.

Byli jsme toho v minulosti svědky.

Například v tomto období poplatky ve zdravotnictví odradily pacienty, v tom minulém období, kteří využívali lékařskou službu první pomoci, a ubylo jich až o 80 %. A v důsledku odkládání návštěv lékařů došlo také ke sníženému záchytu vážných onemocnění, jejichž následná léčba je výrazně nákladnější než náklady na jejich včasné odhalení.

Zákon lex Ukrajina jim přidělil status státního pojištěnce, to znamená, že v tuto chvíli tu máme stovky tisíc nových státních pojištěnců. S tímto krokem souhlasíme, pomáhat se má. Ale musíme si říct, že snižování plateb za státní pojištěnce není rozumným krokem ani z tohoto pohledu, protože velká část ukrajinských uprchlíků bude potřebovat vyšší zdravotní péči než průměrný český občan.

A to je opět argument pro uchování námi navrhované výše poplatku za státní pojištěnce. Já znovu apeluji, neobětujte kvalitu poskytované zdravotní péče v České republice! Nemluvíme tu, vážení kolegové, v tuto chvíli o ničem menším, než je zdraví českých občanů, samozřejmě i těch dalších, kteří žijí na území České republiky.

Já vám také děkuji. Pane zpravodaji, vaše faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, s dovolením vaším prostřednictvím bych chtěl mluvit k paní poslankyni Schillerové.

Uvědomte si prosím, že předtím jste také byli ve vládě. A já to bohužel musím znovu opakovat, byl jsem v té době náměstek ministra pro zdravotní pojištění a ty boje, opravdové boje v té době s ministrem financí, panem poslancem Babišem, prostřednictvím pana předsedajícího, který tu v tuto chvíli ani není, aby se podíval na tuto debatu, tak ty byly kruté.

Každý rok nekonečné hádky. Vždy jsme vysvětlovali, že je potřeba do zdravotnictví přidat nějaké finanční prostředky, že je potřeba finanční prostředky přidat na platy zdravotníků, na péči. Vždycky byl k tomu hluchý. A teď nám budete vyprávět, že my jsme ti, kteří tady devastují zdravotnictví. Není to tak. Eviduji tři faktické poznámky. Vážená paní předsedající, já jsem nechtěl vystupovat, ale musím zareagovat na svého předřečníka, váženého poslance Toma Philippa.

A já jsem jenom chtěl říct, vy jste tam byli v té vládě.

Tak to jenom jsem chtěl připomenout. Nejenom že my jsme tam byli, ale i ti lidovci tam s námi byli. Děkuji. Pan předseda Stanjura.

Tak je to třeba zasadit do nějakého kontextu. Podívejte se, jak se zvyšovaly platby procentuálně v letech, kdy ministrem financí byl Andrej Babiš.

To je třeba si říct. Já myslím, že kanceláře vedle sebe nejsou prostřednictvím nikoho.

Pak by to bylo jeho prostřednictvím.

Já čerpám z čísel a ze statistik Ministerstva financí, takže máme určitě naprosto stejná čísla. Já v té vládě nebyla, ale nebudu se vymlouvat. Ale když už tedy ta čísla máte, tak to byl ten okamžik, od kterého začaly platby za státního pojištěnce růst.

Pořád ty peníze rostly.